Děkuji za slovo, pane předsedající. Trošku tomu rozumím, protože můj dědeček zemřel v 53 letech na typickou hornickou chorobu. Byl to horník celý život. Přesto si dovolím říct, že pět let je myslím korektní, správné a pro pozměňováky pana kolegy Sklenáka na šest, sedm hlasovat už prostě nebudu. Hornictví je výjimečné povolání, výjimečně náročné povolání, zdravotně rizikové, nakonec ten příklad jsem vám tady řekl. Přesto bychom měli i v tomto uvažovat racionálně. Takže tolik mé stanovisko a podle tohoto stanoviska budu samozřejmě hlasovat. Pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěl poznamenat k tomu předpředřečníkovi, že prosím, jestli tady chcete pronášet patetická slova, já vám v tom bránit nebudu.

A pak jenom proč si budeme brát přestávku. Abychom se rozhodli, jak hlasovat. Je to přesná ukázka. Tady má fungovat nějaká koalice. K tomu, jak jste horníkům zatím pomohli, jak jste bezzubí jako koalice, to řeknu před hlasováním.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych také chtěla pozdravit delegaci našich zástupců horníků. A hlavně chci říct jedno. Úsvit Národní Koalice podpoří pozměňovací návrh, který bude podporovat těch sedm roků, aby šli dříve, než zní původní návrh zákona.

Z jednoho prostého důvodu. Začali jste do toho míchat další profese.

A já si myslím, že spravedlivý už tu jednou důchodový systém byl a to byla kategorizace důchodů, která byla zrušena. A tak si uvědomme, že je potřeba, aby se tato kategorizace vrátila. Tak to byly faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Měl jsem připravený dlouhý projev, ale slov o nutnosti dřívějšího odchodu horníků do důchodu bylo již tady v Poslanecké sněmovně vysloveno mnoho a mnoho. Proto bych vás místo dlouhého projevu jen chtěl požádat o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který zde předložil předseda našeho poslaneckého klubu. Jde konkrétně o zkrácení odchodu do důchodu o sedm let. Jsem přesvědčen, že kdo poznal těžkou práci horníků, musí vědět, že to je správné, aby se aktivním horníkům dostalo sociální podpory důstojné pro jejich statut a práci, kterou dělají. Věřím, že v Poslanecké sněmovně všichni splní to, co několikrát těmto pracujícím horníkům slíbili. My svůj slib těmto pracujícím horníkům splníme. Pan poslanec Novotný, připraví se pan poslanec Hájek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Já velmi vítám tento zákon. Samozřejmě že ho též budu podporovat, neboť jsem z hornického Sokolova.

Protože ten problém určitě nastane též na Mostecku a na Sokolovsku.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím pana poslance Hájka.

Protože opravdu hornictví a já to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti a kolegové nahoře taky je nejnáročnější povolání, které člověk může vykonávat. Protože v podzemí skutečně na vás působí nejvíce vlivů, které člověk může v pracovním procesu zažít. Je to otázka psychického vypětí, fyzického vypětí, je tam teplo, je tam vlhko, je tam prach, prostě veškerá kombinace, kterou si člověk může vymyslet, skutečně v tom dole je.

To znamená, máme v tom dole dneska dvě skupiny.

Přemýšlím o tom hodně často.

V politice, když se udělá špatné rozhodnutí a já si myslím, z mého pohledu to byla privatizace, to nebyla ani privatizace, to byl neskutečný tunel, který také může, pokud ta privatizace se ukáže, že byla špatná a myslím si, že dneska všichni víme, že byla špatná, jak vlastnictví OKD pod panem Bakalou, kam to dospělo že může vyvolat buď sociální otřesy, nebo společenské otřesy.